Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Návrh byl zamítnut. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Další návrh. Předkladatel Jiří Kobza, je to přesun v rámci Ministerstva zahraničních věcí ve výši 70 milionů korun. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Jenom pro záznam. Dobře.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Další návrh je B46 paní kolegyně Věry Kovářové a poslaneckého klubu STAN.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.